Hlasování pořadové číslo 76.

Stanovisko výboru? Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 77. Přihlášeno 192 poslanců, pro 21, proti 104. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Další návrh prosím.

Stanovisko? Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 79. Další návrh. Já neslyším, co pan navrhovatel říká.

Paní ministryně? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno 192 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 114.

Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Stanovisko výboru? Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 82. Přihlášeno 192 poslanců, pro 78, proti 98.

Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 83. Přihlášeno 192 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 97.

Nesouhlasné stanovisko. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 84. Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Stanovisko paní ministryně? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 85.

Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 86. Přihlášeno 192 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 91.

Nesouhlasné stanovisko. Stanovisko paní ministryně? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.